My nemáme ambici brát privátu práci. My nemáme ambici vstupovat tam, kam si myslím, že stát vstupovat nemá. My třeba říkáme jednu zásadní věc, že od roku 2009 tady měl být registr pasivních sítí. Není dodneška. Není tady koordinátor.

Oni si prostě objednají kapacitu.

Ale poslední, co chceme, je konkurovat trhu. To si myslím, že není úkolem státu. Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Pilný. Já jsem položil otázku.